A že tvrdí, že je to narovnání podnikatelského prostředí. A já souhlasím se svými předřečníky, že naopak to je nenarovnání, rozdělení konkurenčního prostředí. Ale pravá hodnota takového drobného živnostníka je právě v tom, že se dokáže sám o sebe postarat. Nic nechce po státu, nabízí své služby, nezatěžuje náš sociální systém, poskytuje nezbytnou službu svému okolí. Takových lidí by si stát v čele s vládou měl vážit. Já jsem to tady říkal dopoledne.

Místo toho ho zatěžujeme dalšími administrativními povinnostmi. Místo toho se pokračuje cestou permanentní nedůvěry a kontroly podnikatelů. Posedlost Ministerstva financí dusit drobné podnikatele dalšími a dalšími povinnostmi je nekonečná. Přitom výsledek je diskutabilní. Kde jsou ty desítky miliard korun, které měly tyto povinnosti přinést? Dovolím si ocitovat zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu 2017, který se týká kontrolního hlášení a EET.

Podobné odlišnosti ve výši nárůstu výběru se vyskytují také u elektronické evidence tržeb. Odhadované dopady zaváděných opatření se v jednotlivých dokumentech Ministerstva financí významně lišily.

To neříkám já jako opoziční poslanec, to je stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k hospodaření našeho státu. Takže takhle se tady rozhoduje o závažných povinnostech na základě diskutabilních a to je podle mého názoru velice diplomatické a mírné slovo diskutabilních argumentů a diskutabilních čísel. Radost drobných živnostníků z odložení třetí a čtvrté vlny po usnesení Ústavního soudu netrvala skutečně dlouho. Výsledkem je, že tímto návrhem se vlastně nic nemění, nikdo se skoro nevyjímá, jen se to o pár měsíců odložilo. Přínos, jak jsem tady řekl, je diskutabilní.

To systémové řešení a ta stabilita, po kterém tak volala paní ministryně financí dnes dopoledne. Já rozhodně jsem zastáncem nízkých daní, ale nelíbí se mi tento přístup.

Podnikatelské svazy žádaly o zvýšení této hranice zatím neúspěšně, ale ve finále to přece není snížení byrokracie. To není zjednodušení života těch nejmenších.

A jaký bude výnos z takového opatření? A kolik nás to bude stát?

zazněl návrh na zamítnutí. Pokud by ten návrh neprošel, tak dávám návrh na vrácení tohoto návrhu zákona k přepracování. Děkuji. A než pozvu dalšího řečníka, mám tady omluvenky.

Nyní jsou zde dvě faktické poznámky.

Vážené kolegyně, kolegové, já to trošku odlehčím. Před chvíli tady byl člověk, který je proti EET, a přitom je celý život státním úředníkem.

Protože narovnává podnikatelské prostředí. To je ten paradox.

Všichni víme, že kuchaři nejdou pod 20 tis. čistého, což představuje nějakých 30 tis. hrubého. Tak jenom abyste věděli. To mluví za vše. Oni nesdílejí s námi zdravotnictví a dopravu? Oni s námi nesdílejí školství a jiné vymoženosti, které každý využívá? V okamžiku, kdy máme kolem sebe hromadu nepoctivých, a stále se to zvyšuje díky insolvencím, exekucím, protože je požadavek lidí na práci načerno, tak není jiného vyhnutí, jak jít touto cestou. Samozřejmě můžeme jít systémem paušálů, ale je potřeba systémově to celé změnit. Poprosím s faktickou poznámkou pana poslance Volného.